Pane předsedo, máte slovo.

Pane předsedo, stačí vám takto? Nestačí. Neznamená to, že končíme, zvonek znamená prosbu o klid v sále.

Pane předsedo, myslím, že můžete zahájit svůj projev. Prosím, máte slovo.

A jak jsme teď byli svědky, tak jste si natvrdo, protiústavně a v rozporu s jednacím řádem Sněmovny, v rozporu se zákonem o jednacím řádu Sněmovny, jste si teď před chvílí prohlasovali, že to bude ještě navíc probíhat v takzvané legislativní nouzi, přes velký odpor SPD.

Tak já samozřejmě to nenechám jen tak a budu dál ze všech sil tady bránit ve Sněmovně ty téměř 3 miliony příjemců důchodů v České republice a budu bránit tomu, i kdybych tady měl zůstat sám úplně osamocený, tak budu do poslední kapky krve, do posledního dechu bránit ty téměř 3 miliony příjemců důchodů a jejich rodiny proti tomu, abyste je okradli.

My pevně, SPD stojí na straně všech slušných občanů České republiky, které vaše Fialova vláda hází přes palubu.

My naopak chceme, aby důchodci své peníze dostali. A teď jsme tady v bodu, kdy se mám vyjádřit k pořadu schůze, takže já samozřejmě jdu od začátku k věci.

My vůbec nechápeme, proč to tady vládní koalice za každou cenu navrhuje, že chcete okrást všechny příjemce důchodů.

Tento poslanec, pan Cogan z Nové Paky za hnutí STAN, je to potřeba tady říct veřejně, ten se tady dneska nejvíce aktivně stavěl proti všem příjemcům důchodů.

To je úplně neuvěřitelná arogance.

Já prostě, my prostě, SPD, nesouhlasíme s tímto pořadem schůze, nepodpoříme tento pořad schůze, a teď samozřejmě budu podrobně vysvětlovat, proč to nepodpoříme. Jde o zákeřný útok na lidi, kteří desítky let poctivě pracovali pro český stát, odváděli daně a povinné pojištění.

Postup vlády je dle našeho názoru i dle názoru mnoha právních expertů v rozporu s Ústavou České republiky, a to z toho důvodu, že nejenže chcete tento vládní návrh zkrátit ve zkráceném jednání a ve stavu legislativní nouze, který je vyhrazen pouze pro mimořádné situace typu rozsáhlých přírodních katastrof, epidemií či ohrožení bezpečnosti země, potažmo z důvodu hrozících hospodářských škod, ale to tady přece neplatí, protože vy sami jste, vaše vláda, ty hospodářské škody způsobila, a teď to berete jako argument, kterým chcete okrást důchodce o jejich peníze.

Znovu zdůrazňuju, slovo důchodce se často zaměňuje za to, že se jedná pouze o příjemce starobních důchodů, ale znovu a znovu zopakuju, že vy tímto návrhem zákona vládní koalice, vy okrádáte, vy okradete všechny příjemce důchodů, to znamená, okrádáte i invalidní spoluobčany, kteří se narodili nebo během jejich života vzniklo nějaké zdravotní postižení, a okrádáte dokonce i sirotky, vdovy a vdovce.